Nedojde. I dnes úředník ten případ musí řešit, akorát s tím rozdílem, že ho nevyřeší, protože prostě nemá důkazní materiál.

Já to musím odmítnout.

Děkuji panu poslanci Zemkovi. Mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pana poslance Michala Kučeru a poté pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já s vámi v principu v mnohém souhlasím.

A když už chtěl něco podobného přinést, tak proboha proč tam neexistuje možnost nebo povinnost soudního příkazu? Proč tam není soudní příkaz?

Pokud říkáte, že ten proces bude zdlouhavý, jaký je problém si opatřit soudní příkaz? On to ponechává na nějakém procesu rozhodování někoho, kdo rozhodne, že v tuhletu chvíli může vstoupit do onoho obydlí. Tak nakonec k tomu soudu půjdou stejně. No protože to je jednoduché, protože to je rychlé, protože to je způsob, jakým pracuje tato vláda pouze na efekt, na nic jiného. Pan kolega Bendl, kolega Horáček, Černochová, Adamec, Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. První, kde argumentoval tím, že přece také nějaký podnikatel pálil někde nějaké odpady.

A za druhé, to, na co jsem se tady snažil poukázat, je, že starostovi, jak jste říkal, se nepodaří ten problém vyřešit. Ten starosta dostane před přestupkovou komisi dotyčné osoby, které páchají takovýto přestupek, bude jim udělena pokuta, ale ony tu pokutu nezaplatí, protože budou na svém sociálním minimu, takže se smíchem a s úsměvem zase odejdou. A tady vláda bude říkat: no vždyť my jsme vám dali do rukou zákon, který to řeší. Ale fakticky to nevyřešíte. To není prostě cesta, jak to vyřešit, a to za tu cenu, že porušíme domovní svobodu.

Děkuji, pane předsedající. Mně nezbývá než reagovat taky samozřejmě na pana zpravodaje. Já jsem uváděl v tom svém, když jsem tady mluvil, že vidím, že už se to zpřísňuje. Ale upřímně řečeno, zpřísnění paní senátorky, které jste si osvojili, nic neřeší. Tam není žádná hodnota. A pokud nejsou jasná kritéria, tak se samozřejmě toto zase bude obcházet a pro města, obce a pro obyvatele těchto měst a obcí to nepřinese nic dobrého. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. K tomu vystoupení pana kolegy poslance Kučery bych chtěla jenom připomenout ne tak dávnou minulost této Sněmovny, kdy jsme tady projednávali zákon o zbraních a tato vláda, stejně jako v předešlém případě, tedy v zákoně o zbraních, prolomila domovní svobodu. Bez souhlasu státního zástupce, bez souhlasu soudce je možné, aby policista, který pojme důvodné podezření, že někdo má v úmyslu něco spáchat legálně drženou zbraní, má možnost vstoupit do obydlí. A není to tak dávno, je to myslím tři čtyři měsíce, bylo to před prázdninami, hodně jsme tady k tomu vystupovali. Takže prolamování domovní svobody je pro tuto vládu jakési hobby, jakýsi krok, který považuje za krok tím podle nich správným směrem.

Stejně jak jsem říkala, že je protiústavní to prolomení domovní svobody bez souhlasu státního zástupce nebo soudce, tak se domnívám, že i v tomto případě je to porušení ústavních práv občanů České republiky. Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Adamec k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče. Poté pan kolega Zemek. Děkuji za slovo.